6.

Vy se hlásíte za navrhovatele?

Já chápu dobrý a užitečný záměr předkladatelů, že chtěli vyřešit věc, které se věnoval Ústavní soud. Současně je tam několik věcí, které je potřeba opravit, a to i s ohledem na to, že vláda k návrhu zákona přijala stanovisko, ve kterém upozornila, že některé části návrhu jsou nekoncepční, že tam jsou nedostatky ohledně elektronického podání žádosti. To bychom chtěli napravit. A v rámci toho bychom chtěli i zohlednit obecně nálezy Ústavního soudu ve věci střetu zájmů. Tak samozřejmě že reflektuji váš návrh. Takže prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Petr Sadovský. Vážený pane předsedající, ministři, dámy a pánové, krátce bych přednesl odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy. Hlavní navrhovanou změnou je zakotvení výslovného požadavku předchozí žádosti o nahlížení do centrálního registru oznámení u všech kategorií veřejných funkcionářů, tedy nikoliv pouze u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, jak je tomu dle současné právní úpravy.

Víceméně jde o to, že dneska, nebo po úpravě tohoto zákona budete moct nahlížet do registru jenom prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na listině s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím podatelny, kde je opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele.